Počkám, až se ustálí počet přítomných.

Ještě než se všichni usadí, budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny.

Nyní nás čeká hlasování. Návrh přednesl pan poslanec Stanjura, a to je vrácení do druhého čtení. Rozhodnutí o tom učiníme v hlasování pořadové číslo 50, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Protože jsme před diskusí, která nastala po vystoupení pana ministra Mládka, odhlasovali všechny pozměňovací návrhy pane zpravodaji, je tomu tak? Ano. Ano, je tomu tak.